Já bych prosil pana ministra, aby nepolemizoval s výroky, které jsme neřekli.

Já jsem se minulý týden dočetl v médiích, i v těch, která vlastní první vicepremiér této vlády, že vláda připravuje změnu zákona a že starosta bude hmotně odpovědný i za chybná rozhodnutí. Mně to přijde zvláštní a špatné. To není o žádném zasahování politiků do něčeho.

Ale musí nést odpovědnost za své činy. Zaplatí to všechno vždycky daňoví poplatníci, když se někdo splete?

To přece není věc, kterou ovlivnil kterýkoliv politik, ať už vládní, nebo opoziční. Tohle je přece na základě rozhodnutí soudu.

Na ty ostatní bohužel tolik vidět není a tam někteří mohou trpět ještě více. Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Prosím, pane předsedo. Já se také budu obracet na pana ministra.

Tohle není žádné zvláštní politikum. Toto je přece jasná situace. Tady dochází k chybám. K těm chybám dochází opakovaně a k těm chybám dochází častěji, než je to v jiných případech běžné. A mně připadá logické, že když tohle víme, že něco nefunguje, že se dějí chyby, že vznikají škody, tak se tím zabýváme. Já jsem řídil spoustu institucí, a kdybych měl takovouhle situaci před sebou, tak si řeknu: buďto selhávají lidé, nebo je chyba v systému, ale něco je někde špatně a já s tím musím něco dělat. No a vy jste teď v situaci, kdy byste s tím měl něco dělat.

Je ale zajímavé, že dohledové státní zastupitelství do této kauzy vstoupilo až v momentu, kdy jednal mandátový a imunitní výbor opakovaně, kdy dospěl k nějakému závěru, kdy všichni členové výboru se shodli na tom, že doporučí buď nevydat, nebo se přitom zdrží hlasování.

To trestní stíhání nebylo zastaveno. Ono pokračuje. Policie pouze stáhla svoji žádost o vydání pana poslance Svobody.

V případě, kdyby Poslanecká sněmovna rozhodla na základě doporučení mandátového a imunitního výboru, tak by v této věci po dobu výkonu mandátu už se tak nemohlo stát. Takže to je skutečně skvěle fungující dozorová funkce státního zastupitelství! Prosím, pane poslanče. Já bych měl dvě věci k opozičním poslancům, kteří tu vystupovali. Nejdříve k panu Kalouskovi prostřednictvím předsedajícího.